Prosím.

Zejména tedy zde byla otázka legislativního procesu, a proč tedy až nyní to projednáváme.

Ale každopádně na druhou stranu, na druhou stranu musím říci, že ten legislativní proces byl velmi pečlivý a snažili jsme se skutečně ty připomínky vypořádat.

Já to chápu.

Myslím si, že my jsme tomu dali skutečně velkou debatu.

Všechny zdravotní pojišťovny schvalují zdravotně pojistné, plány, které jsou zveřejňovány, schvalovány. Kontroluje pojišťovny Nejvyšší kontrolní úřad. Takže tady skutečně není rozdíl mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a ostatními zdravotními pojišťovnami z hlediska toho, jak rozdělují peníze, jak postupují podle právních předpisů. Děkuji a prosím tedy o podporu vládního návrhu daného zákona. Děkuji. Není tomu tak.

Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání zdravotnímu výboru jako garančnímu.

Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nicméně zazněl návrh na přikázání hospodářskému výboru.

Děkuji. Pokud tomu tak není, budeme hlasovat. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pokud jsem dobře zaznamenal, tak zazněl návrh na zkrácení lhůty o třicet dnů na třicet dní. Takže já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty. Kdo je proti? Já vám děkuji.

Tím jsme se vypořádali se všemi záležitostmi tohoto návrhu. Já děkuji navrhovateli i zpravodaji.